Nyní budeme hlasovat o doprovodném usnesení pana předsedy Kováčika. Také asi nemusíme znovu číst. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 70, přihlášeno 99 poslanců, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.